S těmi věcmi, které se navrhují, opravdu musím říct, že spokojeni nejsme. Paní ministryně tam uvažuje snad o tom, že by rozhodující hlas v komisi pro výběr těch představitelů státních zastupitelství měli losovaní soudci. Takže jsme se dostali k tomu, že ty lidi budou vybírat tedy losem vybíraní lidé, soudci, kteří mají samozřejmě odbornost v tom svém oboru, což je souzení a rozhodování, nestranné rozhodování sporů mezi občany, právnickými osobami, ale asi nemají úplně tu odbornost pro výběr lidí do funkcí představitelů státních zastupitelství, byť by šlo třeba o soudce trestní.

Logicky vláda je proti tomu, vládě to samozřejmě vyhovuje, že může působit svým tlakem na nejvyššího státního zástupce už tím implicitním, a myslím si, že i kdyby byl člověk, který má sebevětší osobní statečnost, tak pokud to chceme nastavit systémově dobře, je potřeba zvolit řešení, ve kterém vláda nebude moci bezdůvodně a okamžitě odvolat nejvyššího státního zástupce. Děkuji za pozornost a za podporu našeho pozměňovacího návrhu pod písmenem C. Děkuji. Omluvy.

Následují faktické poznámky. Nejprve vystoupí pan poslanec Lubomír Volný, po něm pan předseda Kalousek s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové.

Taky bych mu chtěl poděkovat za to, že veřejně potvrdil, že tento stav nejen že vítá, ale že bude aktivně pracovat na tom, aby se ta ztráta naší národní suverenity dále prohlubovala ve prospěch Evropské unie a ve prospěch Bruselu. Poslanci hnutí

My živíme Evropskou unii, nikoliv Evropská unie nás.

Pan předseda Kalousek s faktickou poznámkou, po něm paní poslankyně Válková a paní poslankyně Langšádlová. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Opravdu nejdu reagovat na pana poslance Volného. Mám prosbu.

Já velmi prosím, abychom s tímhle termínem zacházeli opatrně. Podle zákona, který stále platí, má státní zastupitelství nestranný výkon působnosti.

Děkuji. Paní poslankyně Válková s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, dvě minuty naštěstí krátce uplynou. Za prvé, rozhodně jsem chtěla podpořit slova pana poslance Michálka, pokud jde o ten první tematický blok, to znamená podporu vzniku instituce evropského žalobce včetně jeho argumentace.

Čili v tomto ohledu ano.

Je to zákon, respektive komplexní novela zákona o státním zastupitelství, která za chvíli, za chviličku přijde do Sněmovny, a my bychom si neměli nechat ujít tu příležitost o ní diskutovat ve výborech, jít na kompromisní návrhy, třeba i některé návrhy, které jsou obsažené v tom současném návrhu pana poslance Michálka a dalších.

Děkuji. Prosím, máte slovo.

O tom není pochyb.

A moc prosím všechny, kteří něco takového používají, aby se nad tím zamysleli.